Prosím, paní ministryně.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je B67 Jana Skopečka. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je B74 Jana Bartoška. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.